A kdo prostě tu schopnost nemá, tak by neměl na takovém místě pracovat a neměl by tedy s těmi veřejnými prostředky v podstatě hospodařit. Takže to je vlastně celá pointa. Myslím, že je to zcela jasné. Děkuji a prosím vás o podporu i v dalším čtení. Děkuji. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, bezesporu problém nakládání s veřejnými prostředky je zásadní problém, na který kolega Okamura správně upozorňuje. Nicméně tou předlohou, jak to bylo zpracováno, nelze dosáhnout zamýšleného účinku z toho jednoduchého důvodu, že podstatou té předlohy je, že se doplňuje péče řádného hospodáře tam, kde už dneska je požadavek na odbornou péči. A podle výkladu k zákonu o majetku státu odborná péče je vyšší standard než pouze péče řádného hospodáře. Čili abychom zachovali tu pozitivní myšlenku zlepšit nakládání s prostředky státu, tak jsem připravil pozměňovací návrh, je to sněmovní dokument 2119, ke kterému se tímto hlásím, kterým se ten návrh upravuje tak, aby řešil některé ty problematické body, které vyústily skutečně v nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Jedna část se týká toho, že pokud vznikne nějaká škoda a regresní nárok státu, tak bude povinnost vyhotovit o tom zápis. Protože dneska, když vznikne nějaká škoda, regresní nárok a podobně, tak se to často nevymáhá.

Asi to není úplně dobře. A druhá věc, kterou jsem do toho návrhu zahrnul, je řešení problematiky, na kterou mě upozornil pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, že judikatura dovodila, že pokud stát uloží pokutu sám sobě, jedna organizační složka druhé organizační složce, tak státu žádná škoda nevzniká, nikdo za to nezodpovídá, protože když stát platí sám sobě pokuty z jedné kapsy do druhé, tak nejde pojmově o škodu, protože státu se nezmenšuje majetek. To je věc, která se bohužel vyskytuje v současné judikatuře a kterou bychom měli jednoznačně upravit. Takže jsme tam navrhli, aby pro případy uplatňování odpovědnosti za škodu se na organizační složky státu hledělo jako na samostatné právnické osoby, a tudíž ta škoda se posuzovala ve vztahu k té dané organizační složce. Je pravda to, co říkalo Ministerstvo financí na jednání ústavněprávního výboru, že už to je v tom zákoně nějakým způsobem naznačeno. Ale vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud se vydal, řekněme, jinou cestou, tak chceme, aby to tam bylo zcela jednoznačně napsáno, aby to skutečně bylo vymáháno po těch koncových úřednících, kteří tu škodu zaviní a způsobí. Takže tolik představení mého pozměňovacího návrhu. Jde to v intencích té snahy zlepšit hospodaření státu. Děkuji.

A přestože už je podrobná rozprava, tak bych chtěl říct, že rozpočtový výbor na svém jednání 6. června 2018 nepřijal usnesení. A protože tady nevidím zpravodajku z dalšího výboru, ústavněprávního, tak to přečtu za ni.